Já bych požádal pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledky druhého kola druhé volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo. Já bych vás informoval o výsledcích druhého kola druhé volby posledního volného místa místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Konstatuji, že pro poslance Petra Gazdíka v druhém kole hlasovalo 87 přítomných poslanců a poslankyň, pro Tomia Okamuru 75 přítomných. Kvorum bylo 96. Ani jeden z kandidátů nedosáhl potřebného nadpolovičního počtu. Děkuji, pane předsedo. Pro dnešek je tedy volba místopředsedů ukončena. Bude se vlastně začínat nanovo. To znamená, proběhne třetí volba po dohodě grémia a předsedů politických klubů. Do té nové volby, do třetí volby, opět od nuly budou znovu navrhováni kandidáti, tak jak budou představy a dohody jednotlivých politických stran. Takže díky. Prosím, máte slovo.

Děkuji.

Dobrá.

Tomu rozumím, nicméně to není úplně v mé kompetenci. Já jsem tady od toho, abych stanovil, kdy budeme pokračovat. Takže budeme pokračovat ve 14 hodin.